Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal...

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl přerušení projednávání tohoto sněmovního tisku číslo 70, neboť tento sněmovní tisk je v podstatě včleněn do sněmovního tisku číslo 79, který projednáváme už ve druhém čtení, a blížíme se, už jsme po projednání ve druhém čtení a blížíme se k jeho třetímu čtení.

Do úplného projednání. Budeme hlasovat...

Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání tohoto tisku do úplného projednání tisku 79.